Takže abych to ještě jednou zdůraznil, v Chorvatsku prostě došlo k tomu, že když se zavedly registrační pokladny, tak řada firem a živnostníků skončila. Jestli chorvatský model aplikujeme tady, tak můžeme předpokládat, že i to se stane v České republice. Naopak co se v Chorvatsku stalo přibylo tam velkých obchodních společností.

Návrh počítá s naprosto nereálnými výnosy a předpokládané zvýšení výběru daní, o kterém jsem už říkal, že nenastane, neodpovídá nákladům na celý systém.

To mně připadá naprosto neuvěřitelné a nedovedu si to vysvětlit jinak, než že Ministerstvo financí žádné analýzy a žádné kvalifikované odhady nemá a prostě tam napsalo nějaké číslo, aby to dobře ideologicky nebo politicky vypadalo, ale žádný lepší výběr daní samo vlastně neočekává, protože tam hází nějaká čísla, která si nějaký úředník nebo politik někde vymýšlí.

To je přece úplný nesmysl. Za šesté. Systém nenarovnává podnikatelské prostředí, ale naopak je náchylný ke korupci. Je to velká obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat stovky milionů korun. A můžeme jenom předem spekulovat, jestli už nemají obrovské prostředky předem určené příjemce. Podívejte se na zadání zakázky, na vytvoření systému.

Systém už teď připouští spoustu výjimek, není vlastně jasné, koho, kdy, v jakém rozsahu se bude týkat. Vypadá to, že systém se bude vztahovat jednou na všechny, ale přechodně z něho budou osvobozeny a osvobozovány různé typy činností. Nevíme, na jak dlouho, dočasně, dlouhodobě, navždycky, kdo.

Já si myslím, že jsem ty, kteří mě poslouchali a kteří nejsou ideologicky zaslepeni, přesvědčil o tom, že tento systém je naprosto zbytečný, že je nebezpečný, že zatíží podnikatele a drobné živnostníky a nás všechny, že bude stát neadekvátní náklady, které zaplatí plátci daní, že bude mít důsledky nejenom pro živnostníky a podnikatele, ale pro nás všechny a že k ničemu dobrému nepřispěje. Můžeme si klást otázku, proč někdo chce s takovou vehemencí zavádět systém, který skoro nikde nefunguje, funguje v Chorvatsku, tam nefunguje dobře, respektive nenaplňuje cíle, se kterými byl zaváděn. Jaký je důvod pro to, abychom něco takového měli v České republice? Určitě to není lepší výběr daní. To jsme si ukázali. Určitě to není nějaké efektivní jednání státu. Nic z toho není tou skutečnou motivací. Já myslím, že jedinou skutečnou opravdovou motivaci musíme hledat v nechuti sociální demokracie a v nechuti velkopodnikatelů, které reprezentuje pan ministr financí Babiš, k drobným podnikatelům a živnostníkům. Pro jedny představují konkurenci a pro druhé představují něco neuchopitelného, nebezpečného, protože oni jsou svobodní, něco dělají, stát to nekontroluje, stát to neřídí a to vypadá nebezpečně.